V úvodním slově ji chci ale aktualizovat, protože to, na co jsem narážel, že vláda podle mého názoru komunikuje nejasným, nerozumným způsobem, někdy zbytečně drahým, a hlavně pro občany České republiky matoucím, tak tu aktualizaci, a tady vás poprosím o reakci a váš osobní postoj, názor, vysvětlení, je informace něco přes měsíc stará ze začátku dubna letošního roku a váže se to k tématu levnějších cen potravin v Polsku, které jsme tady řešili na posledních interpelacích s vaším kolegou, s panem ministrem Stanjurou. A mě tedy totálně zaskočilo a překvapilo, když váš poradce pan Štěpán Křeček v médiích veřejně radí, aby jezdili na nákupy do Polska, pokud se jim to vyplatí.